2. pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; 3. pověřuje zpravodaje výboru poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny. Stvrzeno jak zpravodajem, ověřovatelem, tak i předsedou výboru. Vrátím se tedy ještě k obecnější rovině, tzn. kdy výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedkyně kontrolní rady Grantové agentury České republiky Jany Geršlové, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě

2. pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si pan zpravodaj přeje závěrečné slovo. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrzích usnesení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, který je obsažen ve sněmovním dokumentu 5173.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Končím projednávání tohoto bodu.